Já vám také děkuji, pane poslanče, a v současné době neeviduji nikoho s přihláškou do obecné rozpravy. Prosím.

Nicméně to bohužel je nepřípustné a názor legislativců je celkem jednoznačný. Potom je to samozřejmě informační kampaň, která bude vycházet z reálných čísel toho, jaká je dostupnost školních kapacit v Praze. Tady se určitě ten problém ukáže, a samozřejmě, s těmi lidmi hned na základě toho hovořit, ukazovat jim, kde ty možnosti v krajích jsou a podobně, stejně tak jako mít připraven přesně podklad v rámci dashboardu, který se připravuje, který vám rozklíčuje jednotlivé kapacity v jednotlivých krajích. Potom se lépe samozřejmě adresně motivuje pro lidi, pro které by kapacita v Praze nebyla. Můj odhad je, že bychom se mohli dostat k nějakým třeba 3 tisícům, ale skutečně říkám, teď je to odhad. I to by Praze ulevilo, ale stejně tak je iluzorní se domnívat, že rozložení po České republice někdy bude nějakým způsobem zcela rovnoměrné. Budeme mít připraven kapacitní model tak, aby co nejlépe odpovídal, budeme se snažit o pozitivní motivaci. Máme určitý systém i toho, jakým způsobem informace k lidem posílat, připravuje se i nějaké konkrétní IT řešení, které by mohlo pomoci v nějaké informační platformě a podobně. To všechno by pomoci mohlo.

Ale uděláme maximum pro to, aby se Praze ulevilo. Takto já s panem primátorem opakovaně mluvím. Další nějaké výroky teď nebudu už komentovat. Také děkuji.

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu a zde připomínám, že pozměňující a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili dva poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Odůvodnil jsem to v obecné rozpravě, koneckonců jsme o tom dlouho diskutovali, takže děkuji za slovo. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, i já budu velmi rychlý.

Takže tolik, děkuji. Prosím, máte slovo. Moc děkuji za slovo.

Já se omlouvám, paní poslankyně, ale kolegové, uznávám, že už je pozdější hodina, ale přesto vás požádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, jaké návrhy zaznívají. Prosím, pokračujte. A protože příští týden je výborový, tak by to mohlo být na tom výborovém týdnu.

Takže bych si dovolila navrhnout tato dvě doprovodná usnesení a zda by bylo možné o těchto usneseních hlasovat o každém samostatně. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kolegyně a kolegové, chci se zeptat, zda ještě někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. A zde se chci zeptat na závěrečná slova, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chcete závěrečná slova?

Nyní potřebujeme určit další postup v rámci hlasování a projednávání tohoto bodu. Končím druhé čtení tohoto návrhu a vzhledem k tomu, že byly předneseny pozměňující návrhy, máme možnost postupovat za prvé, že budeme bezprostředně pokračovat třetím čtením s tím, že netrváte na tom, aby byly tyto pozměňující návrhy zpracovány a písemně předloženy na stůl jednotlivým poslankyním a poslancům.